Jedna věc jsou mediální zkratky, které zejména hnutí ANO posílá. Druhá věc je realita. Všechno se odkládá. Titíž lidé, kteří na svých postech sedí už řadu let, vždycky vytáhnou zpoza šuplíku nějaké dokumenty, které, kdo je tady více než jedno období, už zná důvěrně. Není zájem skutečně udělat konkrétní reálné kroky k tomu, aby Česko bylo moderní. Vy o něm jenom povídáte a realita je přesně jiná.

Děkuji.

Ptám se, kdo dál do rozpravy. Pokud nikdo, tak všeobecnou rozpravu končím. Pan zpravodaj také ne.

Ještě jednou děkuji za slovo.